Jinými slovy, už to shrnu, legislativní nouze by nemusela být, podle mě to zneužíváte.

Je to za mě nepředvídatelné. Jak jsem řekl, ten lze obejít.

A budu rád, když pan ministr najde sílu a bude odpovídat na mikrofon, kromě těch poznámek, které tady má mimo u svého stolu. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Já bych chtěla svého předřečníka ještě doplnit o další otázku. Teď samozřejmě na hospodářském výboru nám bylo řečeno, že jim budou pomáhat, jim vlastně přislíbilo Ministerstvo financí, respektive že jim budou pomáhat finanční úřady.

A jsou to praktické věci, protože tento případ určitě nastane. Tak bych ráda věděla, kdo ponese tu odpovědnost, nebo respektive kdo bude odvolacím orgánem, který bude řešit následně. A další věc: samozřejmě mě zajímá, když tam je sdílená nějaká kompetence, ti budou dělat to, ti zase budou dělat něco jiného, tak jak se na to bude...? Prostě já v tom postrádám logiku. Děkuji.

Chybí tu jeden důležitý ministr. Chybí tu ministr financí, protože jeho se toto tak... Ano, tady už mám nápovědu, že je nemocný, tak to se omlouvám. Půjdu k něčemu, co jsem sice už uvedla na hospodářském výboru, ale nebylo mi docela zodpovězeno. Ono to zaniklo v tom, že jsem chválila, že ministerstvo se naučilo dělat hezké důvodové zprávy, ale nicméně tato důvodová zpráva je fakt tristní.

Předpokládám už ze samotného názvu jsou to odvody předpokládám, že tam nějaký vliv bude. Tedy se ptám, proč to není v té důvodové zprávě? Zato kapitola, dovolte mi přečíst její název, která je podstatně obsáhlejší než týkající se nějakých finančních dopadů přece tady žádné finanční dopady asi nebudou je Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. Tato kapitolka se jevila předkladatelům podstatně důležitější než to, jak nějaké peníze budou mít vliv na nějaké podnikatelské prostředí, které bude muset něco odvádět. Tedy já jsem minule chválila, protože fakt byla dobrá ta důvodová zpráva, co jsme projednávali, týkající se energetiky na jiné schůzi, ale tady je fakt tristní.

A na rovinu, jaký vliv bude mít tento návrh zákona, tedy předpokládaný hospodářský a finanční dosah na podnikatelské prostředí, prostě v této důvodové zprávě není. Tak bych poprosila o zodpovězení, to je vše. Také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně...

Dvě věci, které tady zazněly.